Takže si myslím, že je dneska naprosto dostatečné to, že je jasné a ukázalo se opět, že toto megalomanské dílo by mělo daleko víc minusů než plusů a že je tam tak zásadní vliv na životní prostředí, který by vždycky, v jakémkoliv budoucím pokusu, nutně skončil tím, že to dílo by bylo odmítnuto. Myslím si, že nakonec tomu dopomohla i ta studie.

Jinými slovy, i bez té studie by se dalo zjistit, že všechny dopady, konflikty s nemovitostmi, konflikty s tisíci lidmi, kteří tam bydlí, problematika sesuvů těch bočních svahů a celá řada dalších otázek.

Děkuji za odpověď, pane ministře. Jenom krátkou doplňující otázku.

Je možné s těmito lidmi nějakým způsobem vejít v kontakt, tak aby nebránili těmto aktivitám, které si myslím, že rozhodně přispívají k té přírodě i k bezpečnosti? Já se omlouvám.

Děkuji. Prosím, pane poslanče. Vážený pane ministře, v Ústeckém kraji je v tuto chvíli dvacet objektů, které České dráhy nepotřebují a chtějí se jich zbavit. Nebudu mluvit o rekreačních střediscích či domcích. Dnes vás interpeluji ve věci prodeje chátrajícího východního nádraží v Děčíně.

Avšak vlastník nemovitosti, tedy České dráhy, chce nádraží prodat za 27 mil. korun, což je pro partnery projektu neakceptovatelné.

Prosím vás tedy o jakousi přímluvu u Českých drah, jestli by cena nemohla být pro školu schůdnější. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Je tedy stále ve vlastnictví Českých drah. České dráhy prodávají nemovitosti subjektům, které vykonávají obecně prospěšnou činnost, obcím, nebo v tomto případě vysoké škole za cenu dle znaleckého posudku.

Přijde mi vhodné, aby tato budova byla rozumným způsobem využita pro účely, o kterých jste hovořil.

Pan poslanec nemá zájem. Devatenáctou interpelaci pan poslanec Mackovík stáhl, takže se dostáváme k dvacáté. Prosím, pane poslanče. Pane ministře, jak jezdíme po České republice, sledujeme, co se na našich silnicích děje. Dnes už se tady o tom částečně mluvilo.

proč je to vlastně tak dlouhé? Proč musí být vždycky to omezení tak neskutečně dlouhé? Jestli to není jenom lenost Ředitelství silnic a dálnic.

Tak chci vědět důvody, proč se tak děje. Kdy bylo vypsáno výběrové řízení, kdo to dělá a kolik to stálo?

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, výměna svodidel byla prováděna především z důvodu zvýšení úrovně bezpečnosti pro účastníky silničního provozu a stavu svodidel, protože na nejstarších úsecích dálnic byla svodidla stará i několik desítek let a jejich technický stav byl na hranici životnosti.

Výměnou svodidel zároveň dochází ke zvyšování úrovně zadržení na H2 v potenciálně nebezpečných úsecích.

Tím, že zvýšíme stupeň zadržení, mnohem lépe zabráníme proražení svodidel a přejetí vozidla do protisměru.

Informace týkající se přehledu jednotlivých staveb, kde došlo k výměně svodidel, kdy bylo předběžné oznámení, kdy byla uzavřena smlouva a jaká byla cena, vám mohu předat ihned, popřípadě pokud byste chtěl ještě podrobnější informace, tak vám je samozřejmě poskytnout můžu. A teď ještě krátce k tomu vašemu dotazu v té délce, což je samozřejmě věc, která zajímala a zajímá i mě.